Tak, tohle je stručně průběh, abyste viděli, že ona ta věc měla samozřejmě svůj vývoj poměrně dlouho, a mezitím jsem vynechal různé a těch byly desítky spekulace, protože tak, jak se případ vyvíjel a pronikaly různé informace, tak samozřejmě na to reagovala různá média, a mám pocit, že některým se prostě nelíbilo, že Policie České republiky skutečně postupuje nějakým směrem a měla podle nich postupovat úplně jiným způsobem. A myslím, že nejenom média. Teď mi dovolte ještě k vlastní zprávě vyšetřovací komise předeslat jednu věc, ona je totiž důležitá. Pokud se vrátíme, a to jsem se pokoušel i vysvětlovat některým novinářům, a myslím, že potom, když pominou některé takové ty šílenosti, a já jsem rád, že kolega Jurečka tedy řekl to, co tady řekl, protože já tu zprávu vyšetřovací komise, a řeknu hned, z jakého důvodu. Ale je tam jedna věc nebo určitě jedna kapitola, kde se shodneme a to jsou návrhy nějakého dalšího řešení.

To znamená, já se velmi pozastavují nad tím, že vyšetřovací komise hodnotí práci profesionálních vyšetřovatelůpolicistů. To jsem řekl, prostě pro mě, že tohle je ten amatérismus. Ale já se vzápětí dostanu k tomu, proč si myslím, že je tam spousta důkazů toho amatérismu. Ale když se podíváme zpátky 20. září, tak je potřeba si uvědomit jednu věc, která se zapomíná.

To byla otrava vody, ke kterým dochází v desítkách případů ročně, a samozřejmě na začátku, v prvních hodinách, se postupně rozvíjela. To znamená, nebyl to ten případ, kdy se něco stane dramatického okamžitě a začnou se sjíždět všechny složky záchranného systému, politici, zásahové týmy z obcí, krajů.

To znamená, nikdo v tu chvíli a to je, prosím vás, potřeba, vraťme se do toho 20. září neviděl ve vodě žádnou jasně rozpoznatelnou látku, barevně ani čichově identifikovatelnou a jak jsem říkal, těch příčin havárie na tom začátku mohlo být podstatně víc, a proto také dneska posuzujeme prostě, že víme rozpitváno do poslední minuty všechny věci, co tam kdo dělal nebo nedělal. Dnes každý ví, že šlo o kyanidy a že příčinou byl nějaký průmyslový provoz. A já se dostanu k těm detailům. To, že se dnes zpráva snaží celou havárii označit za selhání České inspekce životního prostředí, protože jako jedno z hlavních zjištění bylo, že jedna její pracovnice nevyjela na místo havárie, je pro mě absolutně absurdní. Ze zákona, konkrétně z vodního zákona, řídí práci při havárii pracovník vodoprávního úřadu, což je logické, protože místní vodoprávní úřad má místní znalost toku, zná, jaké jsou v okolí provozy, ví, kde jsou vyústi, ví, co se na tom toku děje, a koneckonců to potvrzuje i zpráva vyšetřovací komise.

Na pomoc a konzultaci si úředníci vodoprávních úřadů, opět ze zákona, přizvou správce toku, tedy někoho z Povodí, a Českou inspekci životního prostředí.

A to jsou věci, které když se zasadí do kontextu, tak dávají logiku. To znamená, druhý inspektor celou věc s vodoprávním úřadem konzultoval po telefonu, to je naprosto standardní ve chvíli, kdy dojezdová vzdálenost pohotovostního pracovníka České inspekce je z místa bydliště od doby jemu nahlášené havárie téměř tři hodiny.

Česká inspekce tam přijede na pozvání buď vodoprávního úřadu, anebo Integrovaného záchranného systému, nejezdí tam automaticky, a ten člověk tam nedělá na tom místě, co chce, a to je i v té zprávě komise řečeno on tam plní úkoly toho, kdo ho tam pozval, v tomto případě vodoprávního úřadu. To znamená, komise a to jsem tady také už dneska slyšel obviňuje ze selhání Inspekci životního prostředí, když ve společnosti DEZA nebyl odebrán vzorek.

Takže ne nějaká náhoda, taktéž poskytnutí odborné spolupráce je doloženo, oni při odběru vzorků tam byli ve třech: byl tam pracovník inspekce, byl tam pracovník Povodí a byl tam pracovník vodoprávního úřadu. Ale co jestli se nemýlím a myslím, že se nemýlím ovšem není jako základní věc ve zprávě vyšetřovací komise, není tam informace, která je strašně důležitá, že kromě toho, že nebyl na základě toho, že ten inspektor si to vyhodnotil, že tam nevidí nic senzoricky podezřelého, tak on nebo oni, protože byli tři, neodebrali vzorky ani v dalších 18 průmyslových společnostech. Ale o tom se ve zprávě nemluví.

Prostě automaticky se neodebírají vzorky ze všech vyústí. To totiž není ani technicky možné a ani časově. Chápu, že vás to možná překvapilo, ale když se podíváte na standard v minulosti, jak zjistíte, že to tak prostě je, a já se k tomu hned dostanu.